A teď prosím vás, paní poslankyně, páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu případně vyjádřili i vy.

Tak ještě jednou poprosím o klid, probíhá schůze. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo.

V diskuzi k tomuto bodu bych chtěl například hledat odpověď na otázku, zda v České republice došlo k nějaké utajené změně Ústavy, kterou jsem doposud nezaregistroval. Zda se tedy ještě vůbec počítá s mocí soudní, kam se může každý stěžovatel sám odvolat, a soud následně rozhodne, nebo zda soudní pravomoc, již přešla na osobu generálního ředitele České televize, nebo na Senát Parlamentu ČR.

Tento nový bod navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednání po vratkách ze Senátu. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Proč to opět požaduji a proč mě překvapuje, že tento návrh sama nepředkládá vláda.

Já si nedovedu představit vládu, která takovýto projekt podporuje, aniž by o něm informovala Poslaneckou sněmovnu. Aniž by jednotlivosti tohoto projektu neprojednaly výbory Poslanecké sněmovny.

Já si nedovedu představit, že vláda za této situace v tomto projektu chce pokračovat. Jako členka vládního výboru musím s politováním konstatovat, že jsme opravdu byli oklamáni mnoha informacemi.

A toto je opravdu velmi závažná věc. Já si nedovedu představit, že bychom nebyli informováni o tom, jaká je představa vlády ohledně financování.

Za této situace je naprosto legitimní požadovat, aby i tuto otázku projednal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.

Ano, jsou před námi některé možnosti.

Děkuji.

Odůvodnění.

Bez vyhlášení výjimečného stavu, bez schvalování Sněmovnou, prodlužování 30 dnů, zákazy cestování, zákazy dopravy, zavírání obchodů apod.